Já vám děkuji. Nyní se hlásí pan zpravodaj. Prosím. Děkuji za slovo. Já jsem ten poslední, který bude tady hájit Agenturu pro základní práva. Každopádně my tu agenturu nezřizujeme ani ji nerušíme.

Mám pochopení pro celou řadu argumentů, které tady zazněly, ale my se skutečně dneska nebavíme o obsahu, ale my se bavíme o formě.

Prosím, mějme toto na paměti. A já jako zpravodaj tohoto tisku na výboru jsem toto všem členům sdělil, protože jsem se tím zabýval opravdu podrobně. A i když já můžu mít výhrady k výstupům této Agentury, a to tady nebudu komentovat, tak bych chtěl sdělit ještě jednu věc, která možná někomu dodá kuráž.

My jsme skutečně ti poslední. Takže prosím, chápu, že tady někteří z nás, včetně mě, máme výhrady k obsahu, k tomu, co ta Agentura přesně přináší, byť to není vynutitelné, byť to není právně závazné, jsou to doporučení, ale my se teď bavíme jenom prostě o mechanismu fungování, aby ten mechanismus fungování byl v souladu s Lisabonskou smlouvou, která mimo jiné byla přijata v době předsednictví České republiky, a myslím si, že Česká republika do toho procesu přinesla celou řadu velmi pozitivních změn a pozitivních aspektů. Takže rozumím tomu, ano, můžeme mít výhrady ke konkrétnímu fungování a obsahu zpráv, které tato Agentura dodává, a znovu opakuji, já je můžu mít také, ale my se teď bavíme opravdu o mechanismu fungování, nikoliv o tom obsahu. A naopak, alespoň jak to chápu já, členské státy včetně České republiky, včetně Maďarska, včetně Polska a včetně Finska a včetně já nevím Portugalska, budou mít větší vliv, budou mít daleko větší vliv na fungování této Agentury a budou mít větší slovo v tom, jak se ten obsah tvoří. A to je i jeden z důvodů, proč já tuto změnu podporuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.

Vaše dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji vám.

Takže, pane poslanče Benešíku, děkuji vám, že jste vyvolal tuhle diskusi. Nyní pan zpravodaj. Děkuji paní poslankyni Válkové za její vystoupení. Já jsem to bohužel tušil. Děláme z tématu, které je technické, velkou politiku.

Tuto agendu jsem si ale nastudoval, byl jsem zpravodajem tohoto materiálu.

Ze svého úhlu pohledu těm výtkám rozumím, ale my teď o těch výtkách absolutně nehlasujeme, my hlasujeme skutečně jenom o tom technickém fungování. Na svého ctěného kolegu Jiřího Kobzu bych chtěl reagovat, že z mé znalosti věci skutečně jedná se o technickou záležitost. Tato agentura nemá žádné výkonné pravomoci, tak jak to říkala paní poslankyně Válková.

Česká republika je poslední. Prostě takto to berme.